Vláda si toto prosadila.

A vyzývá, a vy společně s ní, všechny ministry, aby hledali úspory ve svých rezortech. Tak proboha, proč jste zaváděli něco, o čem už se otevřeně diskutuje na úrovni koaliční rady, že by mohlo být případně zrušeno? To je naprosto nelogické.

Jak říkám, my pravicoví poslanci vám při zrušení těchto slev velmi poděkujeme. Děkuji za odpověď. Také děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Děkuji za slovo.

A pokud já budu premiér, tak ty slevy budou. Vždycky.

Žádné slevy se rušit nebudou! Takže aby to bylo jasno. A navíc, my jsme ty peníze, když jsme to zavedli, my jsme zdědili de facto minulý rok ten rozpočet, protože to byl sice koaliční, potom co mě vyhodili z vlády, potom byl ještě upraven ve Sněmovně, a my jsme v rámci toho rozpočtu našli 8,5 mld. a ty jsme dali důchodcům. Ne jenom jednou, ale častěji. Takže my určitě žádné slevy rušit nebudeme. A pokud já budu premiér, tak ty slevy budou! My určitě jsme rádi, že ty slevy jsou. My jsme to rozšířili i na autobusy a samozřejmě na vlaky.

Tedy za všechny dopravce provozující veřejnou osobní dopravu vyhodnocení bude hotové do konce března. Zatím tedy vycházíme z informací poskytnutých dopravci, kteří uvádějí, že slevy skutečně využívány jsou, a to jsem rád, že jsme mohli pomoci důchodcům i studentům z hlediska i rozpočtu, protože důchody jsou stále nízké, proto jsme tento rok navýšili rekordně důchody.

Za šest let. A pokud někdo neví, kolik je 40 korun, tak my máme 900. Takže jsem rád, že jsme ještě mohli pomoci. A já jenom konstatuji, že sice tyhle slevy přivedly nové cestující, ale my nemáme informace o tom, že by vlaky a autobusy byly nově natolik přeplněné, že by přepravci byli nuceni využít možnosti, kterou jim pravidla nově zavedených slev dovolují, tedy vyčlenit spoje, ve kterých se z důvodu přeplnění, a tím snížením kvality cestování slevy poskytovat nebudou. Takže jednoznačný úspěch. A my jsme rádi, že jsme jim pomohli. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Jestli pro vás to, co říká přední představitel vašeho koaličního partnera, není vůbec žádný námět k diskusi, tak to značí velmi mnoho o poměrech ve vaší koalici. Tolik k tomu. Děkuji. Prosím.

Čtyřicet korun devět set korun.

Na koaličních jednáních vůbec takové téma není a ani nebude.

Děkuji. Já děkuji. Dobrý den, pane premiére. Dnes dopoledne řešila Sněmovna problémy se zakázkou na mýto, kterou v poslední době šetří policie a do které je zapleteno několik členů hnutí ANO. Není to poprvé, kdy významní členové hnutí ANO mají problémy s policií. Nyní vzala policie do vazby Jiřího Švachulu, radního z městské části Brnostřed za ANO. Domovní prohlídka také proběhla u prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka. A vzhledem k tomu, že jste tady dopoledne nebyl, tak bych se vás chtěl zeptat na několik otázek. Jaký měl předseda poslaneckého klubu ANO mandát jednat za zády ministra dopravy o mýtném systému?

Považujete toto jednání Jaroslava Faltýnka za správné a etické? A jak bude hnutí ANO podezření na korupci u svých členů řešit? Pane premiére, v odpovědi nemusíte zabíhat dvacet let do minulosti. Stačí, když odpovíte na mé otázky. Děkuji za otázky. A prosím pana premiéra o odpověď. Děkuji za slovo.

Ale já musím, pane předsedo. Protože já zopakuji fakta.

Firma Kapsch nevyhrála.